Senát Parlamentu České republiky dal v dubnu 2014 a znovu v dubnu 2018 souhlas k ratifikaci. V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky však proběhlo vždy pouze prvé čtení a jednání příslušných sněmovních výborů. Druhé čtení bohužel dosud realizováno nebylo. Přestože má Česká republika v současné době uzavřeny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s 96 státy světa, s Kosovem taková smlouva chybí.

Smlouva má ekonomický rozměr. Smlouva upravuje zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů a přispěje k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmů mezi oba státy, to je mezi stát zdroje příjmu a stát jeho příjemce. Smlouva také tradičně upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou smluvních stran. Umožňuje řešení sporů vzniklých při jejím výkladu a provádění, výměnu informací a koordinaci činností daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a podvodů, a to v souladu s mezinárodními standardy výměny informací. Současně smlouva zajišťuje daňovou nediskriminaci českých subjektů v Kosovu a zvyšuje právní jistotu investorů i ostatních daňových subjektů, a to zejména pokud jde o existenci a výši jejich daňové povinnosti.

Naše obchodní bilance vykazuje významný přebytek.

Lze tedy předpokládat, že v budoucnu bude postavení Kosova jako jednoho z našich obchodních partnerů i nadále nabývat na významu. I přes nízký počet obyvatel a nízkou kupní sílu nabízí kosovská ekonomika zajímavé příležitosti pro české firmy. Z pohledu exportu České republiky patří mezi nejperspektivnější odvětví kosovského hospodářství především těžební a důlní průmysl a s ním související energetika, dále ekologie a vodní management, obnovitelné zdroje, železniční doprava, dopravní prostředky a stroje pro zemědělství. Kosovská strana i nadále vyjadřuje silný zájem na zvýšení objemu obchodní výměny, dovozu českých výrobků a přímých investic z českých firem v Kosovu a i z těchto důvodů již tuto smlouvu ratifikovala. Vstup smlouvy v platnost se tak v tuto chvíli odvíjí výlučně od postupu prací v České republice. Závěrem je třeba říci, že Česká republika navázala a udržuje s Kosovem i standardní diplomatické styky prostřednictvím velvyslanectví České republiky v Prištině a velvyslanectví Kosova v Praze.

Vážené dámy, vážení pánové, na základě již řečeného navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala při projednávání této mezinárodní smlouvy zmíněné skutečnosti v úvahu a vyslovila souhlas s její ratifikací. Děkuji vám za pozornost. Děkuju, pane ministře. Vystřídali jsme se v řízení schůze. Děkuji panu ministrovi za úvodní slovo a poprosím zpravodajku zahraničního výboru, paní poslankyni Barboru Urbanovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 65/1. Tak paní poslankyně, prosím. Dámy a pánové, já se omezím jen na shrnutí dosavadního procesu ratifikace této smlouvy, přičemž opravdu apeluji na to, že se jedná o zamezení dvojímu zdanění.

Organizační výbor projednání smlouvy doporučil ve svém usnesení číslo 7 a přikázal k projednání zahraničnímu výboru. První čtení proběhlo letos 12. ledna na naší 50. schůzi a my, členové zahraničního výboru, jsme ji projednali 2. února a přijali usnesení, které vám bylo doručeno jako tisk 65/1, ve kterém jsme ctěné Sněmovně doporučili vyjádřit souhlas s ratifikací. Děkuji, paní poslankyně. Nyní otevírám rozpravu, do které máme zatím jednu přihlášku, a to pana poslance Kobzy. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mně, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu hnutí SPD k projednávané mezinárodní smlouvě mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovým únikům v oboru daní z příjmů.

Možná jenom to, že jejich vlády nemají za sebou podivnou a temnou minulost. Kosovo naopak neuznaly významné evropské státy jako Španělsko, Řecko, Slovensko, Rumunsko a některé státy mimoevropské zase vzaly svoje uznání Kosova zpět. Podle našeho názoru by Česká republika měla udělat totéž. Mnoho členů současné kosovské vlády a všech jeho předchozích vlád, i její bývalý prezident Hashim Thaçi, bylo členy takzvané Kosovské osvobozenecké armády UÇK, která byla opakovaně označena za teroristickou organizaci a jejíž představitelé stojí nyní před soudem.